Také děkuji. Z těchto agend vyplývá konkrétní přínos pro občany. Dalším právem, které tento zákon přinese, bude podání žádosti o prodloužení platnosti dokladů bez nutnosti návštěvy úřadů. Nemalým přínosem bude právo na digitální informace o úkonech v rámci katastru nemovitostí, matrik a stavebních úřadů. V komplexním pohledu se jedná o průlomový zákon, který po dlouhé době přešlapování na místě vytváří legislativní prostředí pro kompletní digitalizaci státní správy ve prospěch občanů. SPD bude bedlivě sledovat průběh aplikování zákona a podpoří stanovení jasného supervizora s potřebnými kompetencemi pro úspěšnost aplikování projednávaného zákona. Jelikož se jedná o zákon, který postihuje všechny resorty, tak si dovolím vyjádřit pochybnosti o zdárné aplikaci tohoto zákona bez zodpovědné osoby na úrovni vicepremiéra. Na závěr opět skončím výzvou vládě k tomu, aby se stát vrátil ke své původní funkci, a tou je služba pro občany této republiky, kdy forma digitální služby je ideální a odpovídá třetímu tisíciletí. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Jan Kubík jako zpravodaj chce vystoupit v rozpravě. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. A to za prvé: v § 22 se novelizační bod 27 zrušuje a následující body se přeznačí. K návrhu zákona o právo na digitální služby a o změně některých zákonů byl vypracován komplexní pozměňovací návrh, který je obsahem usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V části třetí se jedná o novelizační bod 25, jehož účelem je hrazení nákladů spojených se správou, provozem a rozvojem některých klíčových informačních systémů veřejné správy.

Centrálně z kapitoly Všeobecná pokladní správa, nikoli z vlastní kapitoly. Tuto změnu zákona o informačních systémech veřejné správy bylo nutné promítnout rovněž do zákona o základních registrech, podle nějž § 7 odst. 8 hradí náklady související s provozováním základních registrů jejich správce, tj. Ministerstvo vnitra v případě základního registru obyvatel a základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, Český statistický úřad v případě základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a Český úřad zeměměřický a katastrální v případě základního registru územní identifikace adres a nemovitostí.

Ano, říkám to dobře, Prosím, máte slovo. Vážení kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já za klub Starostů a nezávislých připojila k vyjádření zástupců všech klubů. Protože zákon o právu na digitální službu má dva významné okamžiky. Tím prvním okamžikem bylo to, že na tomto zákonu pracovali a podepsali se pod něj zástupci všech klubů.

To, co je důležité, a to, co vítáme, je, že každý kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet. Zákon také v dohledné budoucnosti zbaví občany nutnosti nosit u sebe všechny průkazy a doklady a prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami. A také zároveň, a to je také velmi důležité, tento zákon dává občanům silnou zbraň pro případ, že by stát odmítal poskytnout službu digitálně. Občané by díky zákonu získali možnost domáhat se svých práv před soudem. Hlavním cílem tohoto zákona je zjednodušit život občanům v komunikaci s úřady.

Zároveň by po počátečních významných investicích mohl přinést také finanční úspory, tak, jak zde zazněl příklad Estonska, a odhadem by to pro Českou republiku během let mohlo znamenat úsporu až 100 mld. korun.

A tento zákon určitě pomůže těchto 100 mld. získat do státního rozpočtu a použít je na významný rozvoj České republiky. Nyní ovšem bude záležet na centrálních úřadech, zda to, co schválením tohoto zákona zde začneme, zdárně dokončí. Závěrem lze konstatovat, že rozvoj digitálních služeb je nezadržitelným trendem a je to také krok k prosperitě a konkurenceschopnosti naší republiky. Proto s radostí Starostové a nezávislí tento zákon podpoří. Děkuji. Dívám se v sále, jestli někdo chce vystoupit ještě v obecné rozpravě. Není zájem.

Takže tak, jak řekl pan zpravodaj, budeme v tuto chvíli hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Kupky tak, jak to načetl pan zpravodaj.

Hlasování pořadové číslo 282, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 159, proti nikdo, zdrželi se 2.